Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová, kterou prosím, aby se ujala slova. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Jelikož nařízení o Eurojustu přináší zcela novou komplexní úpravu, která je pro Českou republiku přímo použitelná, má přednost před vnitrostátními právními předpisy, je nutné pro jeho řádnou aplikaci adaptovat zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, zejména ustanovení, která jsou obsažena již přímo v nařízení, ze zákona vypustit.

Navrhuje se proto celá řada opatření, která mají zabezpečit, aby postupy v rámci mezinárodní justiční spolupráce plně odpovídaly postupům využívaným v praxi, a zpřesnění některých ustanovení tak, aby byl jejich výklad jednoznačný a nezpůsoboval aplikační obtíže. V tomto směru se navrhuje zejména úprava příslušnosti soudu k úkonům mezinárodní spolupráce v přípravném řízení, úprava postupu při zjednodušeném předání a vydání, úprava způsobu hrazení nákladů mezinárodní justiční spolupráce, zpřesnění povinnosti opatřit či předložit překlad písemnosti, včetně výjimek z této povinnosti a realizace převzetí osob z cizího státu nebo z jiného členského státu, nebo předání takové osoby do jiného členského státu. To je asi na úvod všechno. Já děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto zákona.

Samotný návrh zákona z velké části spočívá na odstranění úpravy, kterou nově stanoví nařízení, dále pak dochází například ke změně terminologie. Zákon nicméně obsahuje i změny, které nejsou vynuceny evropskou legislativou a reagují na požadavky tuzemské praxe.

Hlásila se mi z místa paní poslankyně Válková.

A myslím si, že tam, aniž bych kritizovala judikát Nejvyššího správního soudu, původní úmysl zákonodárce, který asi nebyl ideálně vyjádřený, byl jiný, než jak to dopadlo v tom rozsudku, takže teď napravujeme ty nejasnosti. Takže se jednoznačně stanoví, že pro vyplacení peněžité pomoci oběti je vždy nutné, aby byla oběti způsobena nebo aby tím trestným činem v určitých případech došlo ke zhoršení sociální situace.

Já budu velmi krátký.

Teď jsme tady hlasovací automat, hlasovací automat, prostě zvedněte ruku, protože to chce Evropská unie.

A když vezmu to poslední úzetko, které jsem kupoval, tak pokud tam dodáme dalších patnáct, dvacet stránek a jedeme furt tímhletím tempem, tak za chvíli už to budeme muset opravdu rozhodit, aby byl samostatně trestní řád, samostatně trestní zákon a ty ostatní předpisy související, protože je to čím dál víc a už se v tom ani ten právník nevyzná.